Váš projev má nepochybně určitou atraktivitu, kde jste využil svého předcházejícího působení v médiích. To já nikterak nepopírám. Ale obsah obsah tam skutečně chyběl. Ale chci vyjasnit jednu věc, kterou jste řekl a která by mohla možná někoho zmást, že my nevíme, co je v konsolidačním balíčku, že ho chceme měnit, a všechny ty nejasnosti.

Ať ten rozpočet bude vypadat jakkoliv, konsolidační balíček, díky němu ušetříme 94 miliard korun.

Žádnou změnu jsme v něm neudělali a žádnou změnu jsme ani dosud neohlásili. Máme ale první čtení jako u každého zákona a druhé čtení. Druhé čtení je na to, abychom opravili věci, které se třeba nepodařily, abychom vyslechli argumenty a popřípadě přijali nějaký pozměňovací návrh, a to chceme dělat i u tohoto zákona. Žádný zmatek tu není, celá koalice stojí za konsolidačním balíčkem a budeme tak postupovat i v dalších dnech. Děkuji. Dále pan ministr financí.

Jak jste na to přišel? Který rok to bylo? Není to pravda.

Jak je to možné? Co když ho schválíme? Já to vůbec nechápu.

Proč ne, nic proti tomu, ale vlastní vhled tam vlastně chyběl. A jaké jsou protinávrhy hnutí ANO? Pomaleji. To znamená, když loni byl deficit 360, jaký by měl být letos výsledek rozpočtu podle hnutí ANO, abychom nekonsolidovali příliš rychle? Kolik by to mělo být?

Ano i ne.

Dobrý den, kolegyně a kolegové.

Na Ministerstvu zemědělství vím o dvou.

Možná ten plat je tak velký, možná by je nikdo nezaměstnal, ale tak ať jdou na místa, kde to není tolik vidět.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěla bych zareagovat na pana premiéra. Vy jste tady říkal, jak je krásná vzácná shoda, krásně jste si to vydiskutovali.

Mě by zajímalo, samozřejmě jak už jsem řekla předtím, pan ministr Stanjura mě slyšel, šli jste s rozpory 218 zásadních připomínek.

Co se děje?

Toto je mezirezortní připomínkové řízení?

Děkuji moc, pane předsedající. Nevím, koho jsem tedy urážel v tomto projevu, tomu opravdu nerozumím, protože naopak i přesto, že jsem byl možná o něco důraznější, tak jsem jenom popisoval, jakým způsobem vláda komunikuje o tomto konsolidačním balíčku. Političtí komentátoři, ekonomičtí experti, všichni o té komunikaci říkají, jak je příšerná.

Ve stenozáznamu to je. Takže pokud se něco takového bude dít u takovýchto zásadních věcí, kdy my o dani z nemovitostí hovoříme několik měsíců, a vy pořád říkáte, že ještě možná se to změní, tak samozřejmě já říkám naopak, že to není připraveno tak, aby to šlo do prvního čtení.